Je potřeba také realizovat bezúplatné převody budov a pozemků ze státu na kraje a obce a další potřebná opatření. SPD navrhuje finanční podporu částečných úvazků pro rodiče předškolních dětí, částečné pracovní úvazky za nižší sociální pojištění pro rodiče předškolních a školních dětí. Chceme rozšíření kapacit dostupných předškolních zařízení, příspěvek na školní pomůcky a volnočasové aktivity.

Vedle průběžného pilíře financovaného z povinného důchodového pojištění je nutné, aby stát výrazně motivoval občany, a to včetně těch nejmladších, k tomu, aby se na stáří mohli zabezpečit a připravit i jinými doplňujícími způsoby, například prostřednictvím dobrovolného penzijního spoření v takzvaném třetím důchodovém pilíři. Vláda jde ovšem opačnou cestou. Podporu tohoto typu zabezpečení na stáří omezuje a její navrhovaná opatření jsou spíše demotivační.

My bychom naopak státní příspěvek poskytli i k měsíčním úložkám pod 300 korun a mnohem výrazněji bychom podpořili penzijní spoření nízkopříjmových pracujících občanů a mladších lidí, například do 35 let věku.

Naopak čísla mluví jasně. V generaci, které chybí nyní do důchodu zhruba deset až patnáct let, mají smlouvu o dobrovolném penzijním připojištění uzavřenou čtyři z pěti budoucích penzistů.

Podrobně to analyzuje například ekonom Jaroslav Šulc. A právě kvůli podstatně nižší naspořené sumě, než by stačilo k doživotní dotaci k poměrně nízkému státnímu důchodu, si asi tři čtvrtiny účastníků dobrovolného spoření na jeho konci vybírají jednorázové finanční vyrovnání. Další pětina se dokonce spokojí s takzvaným odbytným, kdy oželí i státní příspěvek.

Což je naprosté fiasko, a popření původního záměru fungování tohoto systému. Pracujme tedy na změně tohoto trendu. A některé naše návrhy jsem zde představil. Peníze, které vydáme na podporu dobrovolného důchodového spoření dnes, nám ušetří násobně vyšší položky, které budeme jinak za desítky let vyplácet budoucím seniorům na nejrůznějších sociálních dávkách. No a ještě poznámka k nastavení věku odchodu do důchodu.

To znamená, že hranice 65 let pro odchod do důchodu je naprosto dostatečná, dokonce možná až příliš vysoká, jelikož mnoho lidí už nyní odchází do penze ve špatném zdravotním stavu. Příslušníci fyzicky těžkých profesí nyní musí od svého někdejšího vyučení pracovat přes 45 let.

Přinese to tedy i ekonomicky více škody než užitku. Co platí rovněž a co je nesmírně důležité, jakákoliv důchodová reforma je proveditelná a hlavně dlouhodobě udržitelná pouze za předpokladu, že se s její podobou, respektive s jejími zásadními body, ztotožní jak aktuální vláda, tak parlamentní opozice a že bude existovat konsenzus na dlouhodobé neměnnosti této reformy. To v případě současných vládních návrhů, které ani navíc žádnou důchodovou reformou nejsou, naprosto neplatí.

To není zodpovědná politika. Žádný kolaps průběžného pilíře důchodového systému nám nyní nehrozí. Uvědomme si například, že Česká republika vydává na důchody v relativním poměru asi o čtvrtinu finančních prostředků méně než třeba sousední Polsko a další evropské státy, včetně států západních. Nad tím se zamysleme. Ani není jednou provždy dáno, že nepříznivý demografický vývoj bude pokračovat nenávratně desítky dalších let a že nás bude neustále ubývat.

Leccos už jsem v tomto směru naznačil. A ještě s mírnou nadsázkou k tomu odhadu vývoje porodnosti.